Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny.

Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Slovo dostává pan poslanec Vojtěch Munzar a připraví se pan poslanec Leo Luzar. Tak pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já už jsem tady k tomuto tisku vystupoval už při tom prvotním jednání, kde jsem sdělil naše velké výhrady k tomu původního vládnímu návrhu, resp. i k tomu návrhu, který vyšel jako tvar z Poslanecké sněmovny. Velmi oceňuji, že Senát přišel vlastně i s obdobou návrhu, který jsem zde představoval v tom prvotním čtení, a to je státní garance. Já bych chtěl poděkovat panu senátoru Goláňovi za to, že zde velice pregnantně a čistě přednesl ty výhrady, které jsou naše totožné. My rozumíme snaze pomoci těm lidem a podnikům, které mají zavřenou provozovnu, mají nízké nebo žádné příjmy. A my tady jsme navrhovali, navrhujeme a budeme také i dnes navrhovat spoustu opatření, která by měla přímo pomoci těm nájemcům. Ale tento návrh, který je zde předkládán, resp. Senát se to snaží napravit, ale který je zde předkládán, nebo byl předkládán vládou, má už samotnou chybu v samotném principu, protože nelze souhlasit s principem převádění rizika platební neschopnosti, a o tom riziku platební neschopnosti zde mluvil pan senátor, nelze souhlasit s principem převádění rizika platební neschopnosti z nájemců na pronajímatele, a bez náhrady, jak to předpokládala původně schválená verze. Ony ty připomínky jsou de facto podobné jako u toho předchozího tisku, který se týkal bytů. Nicméně v podnikatelském prostředí je tam ještě riziko navíc. Protože podnikatelské prostředí je citlivější na kumulaci nedobytných pohledávek, a to z toho důvodu, že během té ochranné lhůty se může stát spousta věcí.

Protože se sice jedná o omezení práv ve veřejném zájmu, ale není splněna další z ústavních podmínek a tou je náhrada za toto omezení. A já jsem skutečně přesvědčen, že se pohybujeme na hranici ústavnosti. Když pan ministr tady mluvil o nějakém nástroji, plánu vlády, že by se to riziko rozložilo, což by bylo samozřejmě daleko lepší, ale dnes to na stole nemáme, jsou to jenom úvahy, dnes tady máme tento návrh zákona.

Prezentace, která je v souvislosti s tímto návrhem, lehce vede k mylnému dojmu nájemců.

Proto se tato možnost může stát i pro toho nájemce takovou medvědí službou, kdy to bude jako koule, kterou nájemníci budou valit před sebou, a ta se bude tou cestou neustále zvětšovat a zvětšovat.

Já bych k tomu ještě zdůraznil nakonec, že lidé se nemusí jenom spoléhat na zákony a že dneska mnoho rozumných pronajímatelů a rozumných nájemců se navzájem dohodne.

A tyto náklady musí platit z příjmu nájemného, které teď se odsouvají. Proto my si představujeme a představovali jsme si a tady v průběhu prvního čtení jsme, nebo předchozího čtení jsme navrhovali i přímou podporu nájemcům, bohužel se to nepovedlo, takže aspoň státní garance opravdu bereme jako minimální, minimální možnost, jak tuto situaci a tento původní návrh aspoň trochu opravit. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo.

V předešlém materiálu jsme hovořili o pohledu na situaci odpouštět nebo pomoci nájemníkům v nájemních prostorách. Já kvituji snahu vlády reagovat na nastalou situaci a nějak ji řešit. Co mohla vláda udělat? Můj předřečník tady nastínil určité varianty a určité možnosti. Ale vláda také mohla říci: Milí lidé, když půjdete do obchodu, máte velmi vysoké procento možnosti nákazy a ta nákaza může skončit fatálními důsledky, zachovejte se podle toho. Otázka je, jak by dopadli. Vy musíte!